Děkuji, paní ministryně. A o slovo nyní požádám pana předsedu Farského. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl připomenout jeden fakt, který je zde v těch projevech opomíjen. Vláda vládne bez důvěry a vládne v demisi. Reprezentuje 78 poslanců této Poslanecké sněmovny, to znamená klub ANO. A pokud sem přichází nějaký vládní návrh, tak nenechme se mýlit, pořád je to jenom návrh hnutí ANO. Je za hranou, myslím si, k jakým personálním změnám ve státní správě vláda v demisi přistoupila. Kolik lidí muselo opustit své pozice ať už pod tlakem, nebo dobrovolně, to už se zpátky nedozvíme. Ale ty případy, těch je více, než by mělo, a v bezpečnostní oblasti je to skutečně až za hranou. Zároveň ale pokud tato vláda bez důvěry, v demisi, chce přistoupit k tomu, že si ještě chce přenastavit pravidla, tak to už opravdu je snad příliš.

Od nejvyšších představitelů státní správy až po tu nejnižší. Jak vlastně působí to, že státní správa je nefunkční, jak je ho potřeba změnit, skoro možná až zrušit. Když jsem si proškrtával, co všechno tady bylo kritizováno ze stávajícího zákona o státní službě až po vyjádření typu, že by ministr měl mít pod sebou celou personální politiku ministerstva proto, aby ho mohl efektivně řídit, tak si říkám: Co zůstává z toho původního návrhu zákona o státní službě? A já vám řeknu, co tam zůstává. To, že přijetím zákona o státní službě byla změněna situace, kdy ministr, respektive člen vlády musel předkládat čisté lustrační osvědčení. A to, že už ho předkládat nemusí, to přinesl tento zákon o státní službě. A potom, co jsem slyšel kritiku tohoto zákona od prvního do posledního odstavce mimo tuto jedinou skutečnost, tak už chápu, proč ho hnutí ANO schvalovalo. Děkuji. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Opravdu faktická poznámka. To nepřinesl tento zákon o státní službě. To už předkladatelé podle toho minulého zákona. Děkuji, pane poslanče. Nyní bych přečetl dvě omluvy.

Ano, nicméně vidím tady, že naskočila další faktická poznámka, takže pan poslanec Volný. Prosím.

Kolegové, kolegyně, já tedy budu krátký, snad se vejdu do těch dvou minut.

Chtěl bych poprosit hlavně ty poslance, kteří jsou ve Sněmovně noví, aby zvážili a nechali projít tento zákon do druhého čtení, ať se dobře seznámí s tím stávajícím stavem, s tím návrhem, který je. Není to o tom, že by si tato vláda chtěla nějak záměrně vylepšit pozice, ale je to na dlouhá léta. Já si myslím, že to můžeme, nebo ctěná Sněmovna to může zamítnout ve třetím čtení, může tam dát spousty pozměňovacích návrhů, ale pojďme o tom, kolegové, diskutovat, jestli na tom, co tady ti ministři říkali, a bylo to někdy otřesné, třeba co říkal pan ministr zdravotnictví, jestli na tom není trošičku pravdy.

Děkuji. Děkuji také za dodržení času. Pane poslanče , já jsem vás měl přihlášeného i do obecné rozpravy, takže to už stahujete?

Děkuji za slovo. Těžko se vystupuje po takových pohádkách, které tady posloucháme. První pohádka je, jak přišla ta vláda po těch volbách, nemá žádné koaliční soupeře, jsou jedna parta, jeden tým, všechno funguje. Úplná parta to tedy není. A teď k tomu služebnímu zákonu.

Dobře vám tak. Ale vaše ministryně Jourová, Šlechtová, ministr Brabec, jeden za druhým jako dneska, jak na orloji, tady chodili a říkali: My máme úkol z Bruselu, musíme odpolitizovat veřejnou správu, nesmí do toho ministr zasahovat, mějme kdyžtak jenom politické náměstky, udělejme si ty odborné náměstky, budou výběrová řízení.

Já tomu rozumím. Ale vy jste si to vymysleli, protože to chtěl prezident Zeman. Dobře vám tak. Všichni náměstci mají přicházet s ministrem a odcházet s ministrem. Vy jste zrušili ředitele sekcí, což jsou cenná úřednická míst, velmi kvalifikovaní lidé, kteří ovšem mají plnit politické zadání toho, kdo sestavuje vládu a má většinu. A říkám to z pozice opozice.

Oni na to nejsou připraveni, nesedí jim to, úplně špatně. Dobře vám tak, varovali jsme vás.

Za a) je správně.